Děkuji za slovo. Já se tímto přihlašuji ke sněmovnímu dokumentu číslo 800, který tímto načítám k hlasování ve třetím čtení. Už jsem to odůvodňoval v obecné rozpravě a dovolím si zareagovat na pana ministra a na paní zpravodajku prostřednictvím pana předsedajícího. My jsme si vědomi toho, že reformu volebního systému je potřeba projednat řádně.

To všechno zachováváme.

Ostatně pamatujeme si, na tomto plénu velmi často někdo říká, že se nemají zavádět zákony kvůli nějaké specifické situaci. A tehdy byl jednoznačně přijatý zákon kvůli konkrétnímu politickému subjektu.

Jinak naprosto souhlasím s tím, že volební systém potřebuje větší změny. Ostatně ta disproporce, o které hovořil kolega Výborný, že hnutí ANO potřebovalo dvakrát méně hlasů na mandát než hnutí STAN, podle nás není řešitelná technickými úpravami volebního systému a potřebuje to komplexní novelu. Ale zdůraznil bych, že náš pozměňovák je na dva paragrafy a fakticky se ruší jen technické parametry, systém jako celek se nemění. Děkuji za podporu tohoto návrhu.

Já děkuji za slovo. Já jsem sem přišel, hlavně abych načetl svůj návrh, tzn. sněmovní dokument číslo 806. Děkuji panu ministrovi, že se přihlásil k tomu, že tenhle návrh je vhodný. Je to kvalitně připraveno, můžete si to včetně podrobného odůvodnění, proč se to zavádí, samozřejmě prohlédnout.

Děkuji za slovo. Já bych se tímto chtěl přihlásit k pozměňovacím návrhům, které jsou načteny v systému pod číslem 702 a 703 včetně důvodové zprávy. Tu jsem také tady tlumočil v rámci obecné rozpravy. A snad mi ještě dovolte jenom krátce komentář. Samozřejmě jsme si vědomi toho, co tady bylo zmiňováno, že se jedná o technickou novelu. Nicméně pokud se tak nestane, tak já také vnímám tu diskusi z ústavněprávního výboru, kde zaznělo i od poslanců z ostatních poslaneckých klubů včetně klubu ANO, že jsou připraveni k otevření debaty a diskuse, a to nejenom na úrovni Sněmovny, ale i dalších odborníků. I když podotýkám, že naše návrhy nejsou podávány od stolu, ale byly diskutovány s ústavními právníky. Myslím, že příští měsíc se můžeme věnovat ve spolupráci s vládou, s panem ministrem, širší diskusi nad tím volebním systémem a třeba do roka se můžeme dočkat nějaké komplexní úpravy, změny. Děkuji za pozornost. Děkuji panu poslanci Marku Výbornému. Děkuji za slovo, pane předsedající.

Já si nemyslím, že k těm chybám, k pochybením, které nám tady zpochybňují celý volební systém nebo výsledky voleb, dochází z nějakých politických úmyslů, zlých úmyslů. Jsem opravdu přesvědčena, že je to nedbalost.

Ale jsem přesvědčená, že tento mechanismus, který navrhuji, by opravdu výrazně snížil to riziko. Ale řiďme rizika u toho mechanismu, který je pro zastupitelskou demokracii naprosto zásadní, a to jsou volby. A prosím, pane ministře, mě znepokojuje to, že nenavrhujete dostatečná opatření pro to, aby tady výsledky voleb, principu, který je naprosto zásadní pro zastupitelskou demokracii, nebyly zpochybňovány.

Děkuji. Nyní paní poslankyně Helena Válková, zatím poslední přihlášená do podrobné rozpravy. Děkuji.

A zdůrazňuje ten aspekt administrativní, který vychází z evidenčního principu.

To se tu skutečně také stalo. Čili to jsou ještě ty další argumenty, kdyby si někdo říkal, proč to upravujeme. Tak právě proto, abychom tomuto předešli.

Nikoho nevidím, podrobnou rozpravu končím. Protože v podrobné rozpravě nepadl žádný návrh, který by byl hlasovatelný, tak končím druhé čtení tohoto návrhu. Děkuji panu ministrovi, děkuji paní zpravodajce.